Současné důchody.

Nyní vystoupí pan poslanec Mašek, následuje paní poslankyně Peštová, s faktickými poznámkami. Děkuji.

Takže to už je docela diskutabilní záležitost.

Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo. Pane ministře, jsem ráda, že jste dorazil.

Takže buď říkejte, že to je pouze změna parametrů, ale neříkejte, že to je důchodová reforma. A vzhledem k tomu, že se blíží čtrnáctá hodina a máme od 14 hodin další schůzi, tak pak následující faktické poznámky dostanou řadu až na příští den, jednací den této schůze. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To, co tady opět předvedl, bylo opravdu za velkou hranou. Pane ministře, vy nejste žádný nadčlověk, jste jeden z občanů České republiky, který byl zvolen a máte tady hájit zájmy občanů.

Takže vy mi chcete říct, že Jana Maláčová za sociální demokracii předkládala návrh, aby se brala seniorům mimořádná a řádná valorizace?

Měli by chtít garanci, že důchody neklesnou. Tyto věci by měli od politiků žádat. Já si v žádném případě nemyslím, že vy tady předkládáte návrh, který jde absolutně v rozporu s tím, s čím přišla minulá důchodová komise. Nyní už tedy není možnost pro vystoupení dalších faktických poznámek, byť jsou tady další přihlášení, protože se blíží čtrnáctá hodina a my máme na čtrnáctou hodinu svolanou další schůzi, proto se na všechny přihlášené, včetně faktických, dostane při pokračování tohoto bodu a této schůze.